A znovu říkám, že ty kompenzace a další kladné zákony pro občany už tady víceméně z pera SPD jsou.

Takže logické by bylo naopak, aby podpořily nás, ale tam to z jejich strany vázne. Je to politika.

Nejde jen o manipulace při sčítání, ale také o to, že se tu nabízí skutečně možnost kupčení s hlasy. Samozřejmě pokud se Sněmovna shodne bez hlasů poslanců SPD, že volič může svůj hlas prodávat, pak korespondenční volba je tím nejjednodušším mechanismem.

To není náhoda, to je záměr. Podvody a čachry se prokazatelně dějí i v České republice. Asi nejznámějším z mnoha příkladů jsou opakované usvědčené volební manipulace v severočeském městě Krupka. Takže namísto zavádění další možnosti pro manipulace bychom se měli ubírat přesně opačným směrem, to znamená například zkrátit volby na jeden den.

Bohužel neexistuje dnes možnost přezkoumat, zda neplatný hlas byl chybně vyplněn voličem, nebo dodatečně doplněn o chybu členem komise, protože to jsou nominanti různých politických stran a samozřejmě žádná strana snad není schopna obsadit všechny volební komise svými nominanty. Nedůvěryhodné volby velmi poškozují demokracii a je pozoruhodné, jak partaje, které se vydávají za demokratické, v praxi proti demokracii bojují, ať už to je jejich odmítání skutečné demokracie, v níž má skutečnou moc volič, mám na mysli to, jak odmítají zákony SPD o referendu nebo o přímé volbě a odvolatelnosti politiků, nebo třeba jejich pokusy na maximum volby znedůvěryhodnit.

Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi z pozice předsedy poslaneckého klubu hnutí SPD také promluvit k této mimořádné schůzi. Co se týče jednotlivých navrhovaných bodů, o tom už tady mluvili mí předřečníci, já ale přesto se k některým vrátím. Jsem přesvědčen o tom, že transparentní norma, která přidá živnostníkům, podnikatelům finanční prostředky pro to, aby přežili, je tady potřeba.

PES už dávno neplatí. Vláda tvrdila, že to přece dělá proto, abychom transparentně věděli, co bude následovat. Takže teď to nevíme.